Proto se do zákona o jednacím řádu dávaly garanční výbory. Tak si zase nelžeme!

Prosím vás, teritorium exekutorů neřeší problém exekucí, to si řekněme na rovinu. Tak to není ani být nemůže, je to vytírání zraku.

Čeho se bojíte? Že dojde tato Sněmovna k nějakému rozhodnutí?

Prostě tak to je. Naučte se i prohrávat, vy, kteří tady obstruujete. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tohle všechno tady blokujete.

Bylo to odmítnuto.

Děkuji, vážený pane předsedající. Já si myslím, že tento zákon není o tom, že bychom měli dávat peníze za nic drogově závislým občanům a ještě je v tom nějakým způsobem pojistit, protože ta vaše poznámka, že pokud někdo bere pervitin, tak že se rozhodně nehodlá stát dobrým občanem, a my mu tedy musíme platit z našich peněz nebo z peněz daňových poplatníků sociální podporu. Já si myslím, že tady ten zákon je značně motivační právě pro ty skupiny lidí, kteří páchají drobné přestupky a neposílají svoje děti do školy.

A tím tedy nemyslím matky samoživitelky, těm samozřejmě musíme dávat maximální podporu, ale všichni víme, jak to v těch lokalitách vypadá a jakým způsobem se tam ty dávky zneužívají. To znamená, rodičovství se napíše na nejstaršího člena v rodině nebo ve vedlejší rodině a prostě se dávky zneužívají.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Doufám, že v září se bude tento zákon projednávat, aby byla garance platů učitelů na 130 % průměrné mzdy, protože to už přece prošlo legislativním procesem daleko dál než tento návrh.

Vy tady hovoříte o dvou letech, ale o věcné materii, o které se bude hlasovat, máme teprve dva měsíce. To je poměrně podstatný rozdíl. Třetí čtení ještě vůbec neproběhlo, dnes je první projednávání. Zatím jste nechali vystoupit jenom jednu naši poslankyni.

Chci jenom zdůraznit tento zákon, jak je navržen, řešení neobsahuje.